Já děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem byl vyprovokován panem místopředsedou Filipem. Vždyť je přece správné, abychom věděli, za jakých podmínek bude poskytována takováto podpora, pokud ji chcete poskytnout. Nikdo. Když se zeptáte konkrétních členů vlády, aby vám řekli, jaké podmínky to budou, které bude vláda navrhovat, tak nikdo neví. Nebo na základě čeho a bude se pomáhat tomu protože zrovna je od nás a podobně?

Musíte vědět, a prosím, pokud o tom budete hlasovat, musíte vědět o tom, že otevíráte Pandořinu skříňku tím, že budete pomáhat někomu, kdo si to nezaslouží, z peněz daňových poplatníků. Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Kalousek. Mě samozřejmě k tomu vystoupení také motivoval pan místopředseda Filip, protože se přidal i na stranu pana zpravodaje Zavadila a přednesl nám tu referát o tom, jakým způsobem byl tento návrh zákona projednáván v uplynulých deseti letech, a opět zmiňoval tripartitu, odbory. Chci říci, že tato Sněmovna tuto novelu zákona, potažmo tento pozměňovací návrh, řádně neprojednala. V této zemi stále ještě schvaluje zákony Sněmovna, a nikoliv tripartita.

Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska, připraví se pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo. Děkuji.

A nedostali jsme přesvědčivou odpověď. Co se stalo během několika měsíců? Můžete vyloučit, že se toto bude opakovat?

To za prvé. Za druhé, když už si bereme příklady z Německa a z Francie, pánové, vezměte si příklady z Německa a z Francie, které se zabývaly registračními pokladnami a elektronickou evidencí tržeb a naprosto zásadně to zavrhly jako něco, co poškozuje podnikatelské prostředí.

Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo. Bezesporu má pravdu pan předseda Komunistické strany Čech a Moravy, že jsme nevyhráli poslední volby. Já s ním souhlasím.

Za druhé. Už to říkal pan kolega Kalousek.

Počet nezaměstnaných, to by mohlo zajímat pana předsedu sociálního výboru: v České republice 7 %, a to je starší údaj, aktuálně už je to naštěstí lepší, v Chorvatsku 17 %, o 10 % víc, o 150 % víc.

Tak si vyberte.

Nechci zdržovat, ale zdržuji stejně.

Ale to si může vyžádat kdokoli z vás, přátelé.

Já jsem prostě neuznal za nutné, aby to šlo do rozpočtového výboru.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Je konečně dobře, že pět minut po dvanácté byl tento návrh načten, může mít velkou šanci být součástí našeho právního řádu a z tohoto pohledu má mou podporu.